Děkuji za slovo.

Děkuji. Prosím pana poslance Munzara.

Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, vážená vládo. Vážený pane ministře, moje interpelace se týká problémů, které nastaly v operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, kde v současnosti Evropská komise pozastavila vyplácení finančních prostředků. Podle našich informací, které jsou veřejně přístupné, přitom audit Ministerstva financí ve vašem resortu našel chyby již na konci minulého roku. Takže moje otázka zní, proč se to tři měsíce neřešilo, případně jak se to řešilo. Proč jste se nesnažili tuto situaci dopředu vyřešit? Jen upozorňuji, že Evropská komise sama oznámila, že dokud a pokud se chyby neopraví, Česku žádné peníze nepošle. Moje doplňující otázka k té první, co to vlastně znamená konkrétně pro výzvy.

Prosím pana ministra. Děkuji za slovo.

K tomu, jestli Ministerstvo průmyslu a obchodu adekvátně reagovalo na audit Ministerstva financí.

Zřídili jsme také call centrum, kde množství a stovky podnikatelů během krátké doby, kdy se to objevilo ve sdělovacích prostředcích, tato neblahá záležitost, volají, my je informujeme.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Prosím, máte slovo. Já poděkuji panu ministrovi.

Děkuji, pan ministr.

V současné době už se mnoho věcí podařilo, takže chceme věřit, že ten finální účet bude nepoměrně lepší, než je ten dnešní.

A potom souhlasím s tím, že v tom horem pádem kalupu ta chybovost je daleko větší, než by byla při klidovém stavu. Děkuji a prosím paní poslankyni Valachovou.

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, tedy ti, co jste měli odvahu se dostavit, interpeluji Roberta Plagu, ministra školství, a upřímně mě ani nepřekvapuje, že nedorazil.